V úvodu každého jednacího dne budete informováni, jak budou obě schůze přerušovány v návaznosti na stanovený program, protože si uvědomujeme, že to je komplikované. Informace na závěr. Škrtněte si jej tedy, prosím, o tomto již není potřeba hlasovat. Já vás tedy, kolegyně a kolegové, požádám o ztišení, protože z mé strany je to k pořadu vše. Poprosím opět o přesunutí vašich rozhovorů do předsálí, abychom mohli vyslechnout návrhy, ke kterým se již přihlásili někteří poslanci.

Opravdu se omlouvám, kolegyně a kolegové, ale hladina hluku je stále příliš vysoká. Děkuji. Děkuji, vážená paní předsedkyně.

Děkuji, to jsou všechny návrhy jménem pěti koaličních klubů. Děkuji. Nyní je tedy přihlášena paní předsedkyně Schillerová. Opět vás požádám, kolegyně a kolegové, o ztišení. Následuje pan předseda Okamura. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych navrhla zařazení bodu Nadužívaný stav legislativní nouze a ten abych tady podrobně odůvodnila.

Stav legislativní nouze, jak všichni dobře víme, je podmíněn existencí zcela mimořádných okolností, které ohrožují bezpečnost státu či právo a svobodu občanů.

Neboť co se stalo?

Kde máte to, a tak dále?